Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr spravedlnosti Robert Pelikán, který je u stolku zpravodajů.

Děkuji, vážený pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, předkládaný návrh zákona je soubornou novelizací trestního zákoníku, která má za primární cíl upravit naše trestní právo tak, aby odpovídalo našim již přijatým nebo přijímaným mezinárodním závazkům. Čili v první řadě odstraňuje legislativní nedostatky zjištěné takzvaným Moneyvalem Výborem expertů pro hodnocení opatření proti praní špinavých peněz a financování terorismu. To jsou změny týkající se trestných činů v oblasti praní špinavých peněz.

Pane zpravodaji, máte slovo. Děkuji, pane předsedající.

Jednalo se konkrétně o pozměňovací návrh paní profesorky Heleny Válkové, o kterém se zmiňoval pan ministr, a pana poslance Marka Bendy a také legislativně technické úpravy, které si osvojil v ústavněprávním výboru zpravodaj, viz záznam ústavněprávního výboru, který je veden jako sněmovní tisk 79/2. Vzhledem k tomu, že připomínky, se kterými ústavněprávní výbor vyslovil svůj souhlas, nebyly přijaty v usnesení, nemůžeme tento materiál pokládat za materiál schválený ústavněprávním výborem a předložit ho jako usnesení ústavněprávního výboru. Proto jsme se po dohodě s legislativou a s ústavněprávním výborem dohodli a všechny zmíněné připomínky, s kterými vyslovil ústavněprávní výbor svůj souhlas a znovu opakuji, jsou to připomínky, které přednesla paní profesorka Helena Válková, a v tom sněmovním tisku 79/2, v záznamu, je máte uvedeny pod bodem 1 a 3. Poté jsou to ty legislativně technické úpravy, které si osvojil zpravodaj, tedy já.

A v poslední řadě to jsou připomínky, které přednesl pan poslanec Marek Benda, s nimiž ústavněprávní výbor vyslovil souhlas, a to jsou připomínky, které jsou uvedeny v bodech 6 a 7.

Otevírám obecnou rozpravu. Nyní jsou přihlášení dva poslanci.

Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

Já jsem toho názoru, že po proběhlé odborné diskuzi na půdě ústavněprávního výboru, ale i na kulatém stole, který byl svolán na základě podnětů členů ústavněprávního výboru, nebyl vznesen jediný argument, který by odůvodňoval rozšíření trestní represe mimo takzvané účastenství trestného činu do roviny svádění k němu.

Navržená úprava podle mě navíc není dostatečně určitá na to, aby umožňovala pouze jeden jediný výklad a aby bylo možné stejně jednoznačně předejít jejímu zneužití. Odborná diskuze a to je na tom právě to zásadní, že jde o odbornou diskuzi se přitom jednoznačně přiklonila k závěru, že navržené ustanovení je nutné přepracovat, v jeho základu pak především zpřesnit a lépe zakotvit do systematiky trestního zákoníku.